Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr Válek. Tak já už se nebudu omlouvat.

Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Čemu jste tleskali? Já měl podvýbor pro ochranu spotřebitele a tam jsme pozvali všechny, kteří se podíleli na těch pozměňovacích návrzích. Ano, a pak byl podvýbor pro exekuce, insolvence, tam pozval ty, které považoval za nutné, kolega Výborný, a kulatý stůl totéž.

Já nemůžu kontrolovat vaše komunikační linky, to se na mě nezlobte. Děkuji.

A udělala se drobnůstka, tak se to opraví. Oni neumí rychle zapracovat to, co teď připraví ministerstvo, aby to tam někdo...? Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Berki. Pane poslanče, prosím.

Děkuji. Pane předsedo, prosím, vaše dvě minuty. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit, ty věci jsou jasné, jsou zřejmé. Takhle by to samozřejmě šlo, kdyby účinnost toho zákona nebyla nastavena od 1. července a nebyla vázána na všechny další kroky, to se opravdu stihnout nedá.

Ten problém skutečně není.

Paní poslankyně, prosím.

Tak mě zajímá, jak to bude? Říct tady na mikrofon bude, to je fajn, ale bude to novela zákona, bude to novela vyhlášky, co to bude? Jak to je? Jak je to připravené? Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Berki. Pane poslanče, prosím. Jenže tahle otázka tu nepadla. To, co se tu rozebíralo, prostřednictvím paní místopředsedkyně, paní poslankyně, bylo něco jiného. Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Peštová. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Pane ministře, prosím.

My máme nachystanou novelu tohoto zákona, kterou předložíme, předpokládám, že v devadesátce. Věřím, že to bude jenom zapracování de facto toho paragrafu nebo toho pozměňovacího návrhu, který teď tady diskutujeme, kde vypustíme část textu, a tím pádem předpokládám, že bude velmi rychle schválená tady i v Senátě, protože to nebude nic komplikovaného, konfliktního, je na tom shoda a není důvod, proč by to nemohlo od 1. ledna platit. Pokud máte pocit, že by měl být s tím nějaký problém, stačí říct, ale já se domnívám, že toto je cesta, která by měla být jednoduchá a schůdná. Děkuji. Pan poslanec Berki zrušil svoji přihlášku. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že mi to objasnil. To je ta správná odpověď, na kterou jsem čekala, pane poslanče Berki, prostřednictvím paní předsedající, tohle mi bohatě stačilo.

Děkuji za dodržení času. Pokud se už nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.